Celých 75 % končí v regionech. Karlovarský kraj by tím získal do rozpočtu navíc přibližně 45 milionů ročně, Ústecký kraj potom přibližně 180 milionů. Nejsou to, jak vidíte, z hlediska velikosti rozpočtů žádné obrovské peníze. Zbytek republiky si myslím ani nevšimne, že takové částky ve státním rozpočtu chybí.

Ale v Ústeckém a Karlovarském kraji, odkud, a to si dovolím zdůraznit, odkud tyto peníze pocházejí, se za ně dá pořídit mnoho dobrého pro jejich obyvatele. Tento pozměňovací návrh se týká i nového rozdělení úhrad za vytěžený nerost, za povrchové dobývání takzvaných ostatních nerostů, typicky kamenolomů nebo pískoven.

Přesněji řečeno, 38 % končí v obcích a 62 % dostává stát. I zde bychom tímto pozměňovacím návrhem chtěli nově přidat kraje, ve kterých tato těžba probíhá. Kraje by podle tohoto návrhu dostaly 32 %.

V senátním hospodářském výboru nebyl tento pozměňovací návrh načten a výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučil přijmout zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Pokoušeli jsme se pro tento pozměňovací návrh získat podporu napříč senátními kluby a na plénu Senátu pro tento návrh po bohaté rozpravě nakonec zvedlo ruku 62 senátorů ze 74 přítomných. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane senátore. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Leo Luzar, případně další zpravodajové ostatních výborů? Nikoho nevidím. Otevírám rozpravu a s přednostním právem se mi hlásí do rozpravy pan poslanec Feri. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, k návrhu vystupuji z důvodu, že jsme předkládali obdobný pozměňovací návrh jak v roce 2016, tak i v rámci projednávání tohoto tisku v Poslanecké sněmovně.

Mám za to, že to je věc, která je nad koaliční nebo opoziční politikou, a že by všichni poslanci z Ústeckého kraje nebo z Karlovarského kraje pro to měli zvednout ruku.

Tady to prostě není o tom, opozice koalice. Já věřím samosprávám, já věřím krajům. Myslím si, že s tím dovedou hospodařit lépe.

Pardon.

Děkuji za slovo.

Ta myšlenka samozřejmě bude zaznívat skoro u každého zákona, který nějak dělí peníze mezi obce, kraje a státní rozpočet.

Tady je předložen model, který hovoří o tom, že kraje si pomohou v řádu možná milionů korun, desítek milionů korun, že by si pomohly do svých rozpočtů.

Bude čistě na úvaze samosprávy konkrétního kraje, kde ty peníze použije a jestli opravdu zvýhodní tu obec, přes kterou kamiony nebo nákladní auta jezdí, anebo to použije akutně někde vedle. A pokud by to opravdu kolegové ze Senátu mysleli konkrétně vážně v těchto lokalitách, tak účelovost by tam mohla být nebo měla by být napsaná. Druhá věc, na kterou chci upozornit, je, že všichni jsme si vědomi z různých krajů, že existuje takzvaná určitá nevraživost mezi kraji týkající se přerozdělení prostředků podle počtu obyvatel, podle rozlohy krajů, podle zatížení krajů. Ty kraje mezi sebou mají určité pnutí a vytýkáme si navzájem přidělované prostředky. Já jsem z Moravskoslezského kraje a my úpěnlivě žádáme vládu, aby už konečně poslala ty miliardy, které jsou nám slíbeny a měly by přijít.

O ty bychom se měli hlavně přičinit, aby kraje tyto prostředky dostaly, a ne jít touto formou, kterou považuji částečně za modifikaci RUDu, to znamená úpravu RUDu jako takového. To je moje drobná výhrada k předkladatelům že bych ještě chápal, kdyby to bylo účelově vázáno, ale takhle to opravdu považuji za obcházení rozpočtového určení daní. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo.

Máme tři kraje, které jsou strukturálně postižené a které se musejí vyrovnávat s postupným útlumem těžby uhlí. Na náš kraj horní komora bohužel zapomněla. Zapomněla.